A tady máme tedy podpořit nástroj, který vykazuje tyto vážné problémy, má mířit na to, aby se v České republice nepodvádělo, aby všechno bylo transparentní, a sám je zatížen těmito závažnými chybami podle konstatování Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle mě by i tohle stačilo na to, aby takový zákon nikdy přijat nebyl a aby se takový informační systém zrušil, protože se zpronevěřuje základní intenci, základnímu smyslu dobré digitalizace, totiž že lidem prospívá, usnadňuje jim život a přispívá k transparentnosti místo toho, aby jim život komplikovala, tak jak to dělá EET. Tak prosím zkuste i tato fakta zvážit, až budete zanedlouho o dalším rozšíření EET uvažovat a hlasovat.

Táži se na závěrečná slova. Paní ministryně? Nemáte zájem.

Vyhlašuji pauzu pět minut na poradu poslaneckého klubu.

Děkuji za slovo. Hezký podvečer, kolegyně, kolegové.

Děkuji za slovo. Nebudu mluvit dlouze. Jenom, dámy a pánové, zejména z vládní koalice. Já jsem řekl, že naše stanovisko k elektronické evidenci tržeb zůstává neměnné, dále bude neměnné, ale že už neuděláme vůbec nic, co by se dalo vykládat jako obstrukce. Nemohl jsem tušit ani vteřinu, a nikdo z mých kolegů z opozičních lavic nemohl tušit, že ten, kdo přistoupí ke zcela zásadní obstrukci, budou zástupci vládní koalice. Měli jsme ještě patnáct minut na to, kdy jsme mohli odhlasovat stanovisko Poslanecké sněmovny k vetu Senátu.